A co se nakonec stalo? Čeho jsme svědky? Vláda přišla s několika stovkami větších či menších opatření na straně veřejných příjmů, jejichž cílem má být údajně snížení deficitu veřejných financí. Tento schodek by se měl v příštím roce údajně snížit o 94 miliard korun a v dalších letech pak o dalších 53 miliard korun. Podmiňovací způsob je zcela na místě, jelikož ony úspory na straně výdajů jsou zatím pouze v rovině slibů, nejsou spojeny s žádnými standardními a konkrétními návrhy na omezení letošních rozpočtových výdajů, ani s konkrétními dotačními tituly či rozpočtovými kapitolami. Je to onen pověstný holub na střeše. Voliče a občany ovšem zcela jistě zarmoutí masivní zvýšení daní takříkajíc na všech frontách, a to zejména ty nízkopříjmové. Jistě jsou nadšeni z toho, že budou moci platit mejdan rozmařilé Fialovy vlády ještě výrazněji než doposud. Není pravda ani to, že nám vládní představitelé, jak tvrdili a tvrdí, představují balíček, kde šetří dvě třetiny na straně rozpočtových výdajů a jednu třetinu získávají na straně veřejných příjmů, tedy daní a pojistných odvodů.

Přitom ze strany vlády absentují jakékoli podrobné analýzy či dopadové studie plánovaných vládních opatření na občany a celou ekonomiku a její vývoj.

Vaším masivním a plošným zvýšením daní budou postiženy právnické osoby, zaměstnanci, kterým se čisté mzdy nově sníží o povinný odvod nemocenského pojištění, zvýší se daně z nemovitostí všem. Nikdo nebude ušetřen. Přičemž povinné zavedení nemocenského pojištění se nejvíce dotkne znovu nízkopříjmových zaměstnanců, na které jste si doslova vedle důchodců zasedli a šikanujete je na každém kroku, to znamená včetně těch zaměstnanců, kterým teď při využití daňových slev a daňových zvýhodnění na vyživované děti nevznikne žádná daňová povinnost, a důsledkem tedy nevyhnutelně bude snížení jejich čistých disponibilních příjmů. Chápeme samozřejmě, že veřejné finance jsou dlouhodobě pod velkým tlakem a bez výrazné konsolidace se neobejdou. Ale proč mají dopady pocítit jen čeští občané, zaměstnanci, živnostníci a důchodci? Co tak hrozného vám udělali kromě toho, že vás někteří z nich volili, za což je nyní a nás všechny s nimi trestáte? Proč třeba vůbec neškrtáte letošním rozpočtu, například v oblasti darů plynoucích do zahraničí? Proč musíme platit politické neziskové organizace doma i po celém světě? Proč vláda nezruší nově vzniklé úřady tří ministrů bez portfeje a již zbytečně založené trafiky na státní útraty typu Digitální a informační agentury? Proč se nesníží počet politických náměstků na ministerstvech? Úspory, které navrhuje učinit tato vláda, jsou tedy nedostatečné či spíše nulové. Jenom fiktivní. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně.